Když to stručně zhodnotím, po více než patnácti letech je potřeba určitě přistoupit k revizi bodového systému. Současný stav je poměrně nepřehledný, obsahuje velkou škálu bodových ohodnocení, u některých jednání není zřejmá vazba na konkrétní skutkové podstaty přestupku, a to jak u výše pokut, je potřeba přehodnotit výši bodu za jednotlivé protiprávní jednání, případně některá méně závažná jednání z bodového systému úplně vyčlenit a naopak jednání, která mají závažné důsledky, do bodového systému doplnit. Je nezbytně nutné rovněž zajistit snadnější přístup řidičů k informacím o stavu jejich bodového konta.

Jsem rád, že pan ministr navazuje touto novelou již na navazující práci předchozích ministrů Andreje Babiše, a to konkrétně pana ministra Ťoka a pana ministra Havlíčka. Novela obsahuje, jak již bylo zmíněno, dvě zásadní změny směrem právě k mladým, začínajícím řidičům. Za tímto účelem návrh zákona zakotvuje dva nové instituty, a to řízení s mentorem a řidičský průkaz na zkoušku.

Mentor samozřejmě nemůže, tak jako řidič, užít před jízdou alkohol a jiné návykové látky, které jsou zakázané.

Cílem je pozitivně ovlivnit chování začínajícího řidiče, zejména aby si uvědomil možné řízení, které si od doby získání řidičského oprávnění osvojil. Pokud byl začínajícímu řidiči uložen zákaz činnosti nebo obdobné opatření podle trestního řádu, bude absolvování dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění. Tam je to velice jiné, než navrhovala předchozí vláda oproti formě řidičského průkazu na zkoušku, která byla součástí vládního návrhu novely zákona o silničním provozu v minulém volebním období a která spočívala ve snížení hranice pro vybudování začínajícího řidiče právě na 6 bodů. Na druhou stranu novela z našeho pohledu chybně ruší možnost okamžitého zákazu řízení, například při řízení v protisměru na dálnici nebo při jízdě na červenou na železničních přejezdech. Z veřejných informací bylo sděleno od pana ministra, že uvažuje i o zvýšení maximální rychlosti na některých úsecích to jsem v novele nenašel, nevím tedy, jak se k tomu tedy staví.

Co v té novele kritizují i dopravní experti, je bezpečná vzdálenost, v které samozřejmě by měl řidič umět zastavit vozidlo.

Tolik asi ode mě všechno. Já vám děkuji.

Dovolím si jenom některé věci uvést na pravou míru. Už dneska platí, že se můžete na svoje bodové konto podívat pomocí Portálu dopravy či jakoukoliv jinou cestou elektronického kontaktu se státem zdarma, v podstatě online.

Jen v případě, což není úplně logické, že byste tuhle elektronickou službu, že byste o ni chtěli žádat formou předkládaného formuláře, tak tam je administrativní poplatek, ale nepředpokládáme, že by tak někdo činil v okamžiku, kdy chce informace v elektronické podobě, a žádal by o ně standardní písemnou cestou.

Pane poslanče, máte slovo.

Novelu jako takovou velmi vítám, myslím si, že Ministerstvo dopravy učinilo dobrý krok, že tuto novelu předložilo do projednávání v Poslanecké sněmovně, respektive že na ní pracovalo chtěl bych kvitovat i odvahu, že v některých bodech postoupilo i dál, než je běžné, a já se dostanu k bodům, o kterých si myslím, že jsou správné. Nicméně na začátek bych řekl, že nemusíme, nebo respektive neměli bychom si myslet, že jakékoliv zpřísnění nebo restrikce nebo omezení nám dramaticky navýší bezpečnost na silnicích.